A druhá věc. Všichni vědí, že finanční prostředky, které byly na toto finanční období určeny, mohou být vyčerpány ještě v průběhu dalších dvou let. To znamená, dělat tady žebříček o množství vyčerpaných peněz je malinko nefér a matení veřejnosti, neboť Česká republika má zcela jako jiné země legitimní právo peníze dočerpat. A já doufám, že toho budete s kolegy, kteří si takto strukturální fondy nastavili, i schopni. Děkuji.

Tak já nevím, proč pan poslanec demagogicky lže. I občerstvení, s kým jsem měl, jsou tam poradenské smlouvy. A jsou to data zpětně. A už dopředu avizuji, že budu navrhovat pozměňovák. Protože ten registr je udělán tak, že vlastně pokud nabude účinnost, tak budou účinné všechny nové smlouvy. Ale já říkám měli bychom zveřejnit všechny platné. Takže měly by se zveřejnit všechny smlouvy. A potom samozřejmě i nové. Takže já budu strašně rád, když konečně ten registr projde, hlavně s tímhle pozměňovákem. Takže asi tolik. Nyní s faktickou pan poslanec Zlatuška, poté pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

A nyní prosím s faktickou pana poslance Kalouska. Děkuji.

Protože o tom něco vím, tak si to prostě netroufnu. Prostě ty standardy nejsou standardy pana poslance Kalouska, to jsou mezinárodní standardy, podléhají mezinárodně uznávané metodice.

Nyní prosím s faktickou pana poslance Zlatušku a připraví se pan poslanec Farský.

Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom upřesnit to, že jak tento zákon, který teď projednáváme, který má přinést zveřejňování smluv, tak data, která jsou od pátku na internetových stránkách Ministerstva financí, jsou určitě dobře, že k těmto změnám dojde. Ale pro mě je nepochopitelné, že ostatním nakládáme povinnosti a přitom zákon o registru smluv, který tady je od začátku prosince předloňského roku, který se postupně podařilo zastavit v hospodářském výboru, ve výboru pro veřejnou správu, jenom ústavněprávním výborem prošel, byť se pod něj předtím podepsalo 78 poslanců, z toho 7 členů vlády, a před volbami podpis připojilo, že to bude podporovat, 165 členů této Sněmovny a to ten návrh už byl na světě...

Ale v tomto případě jde o to, že místo abychom schválili zákon o registru smluv, který tuto povinnost zavede plošně pro všechny, kteří utrácejí veřejné prostředky, tak tu navrhneme, že to budou dělat spolky nebo že to budou dělat samosprávy tam, kde vypomáhají spolkům v jejich spolkové činnosti, což jsou ale promile, nebo spíše setiny promile částek, na které se měl vztahovat registr smluv. Nebo se zveřejní pár seznamů, byť dobře, že aspoň to se zveřejňuje, na Ministerstvu financí, seznamu smluv, seznamu faktur, seznamu objednávek. Je to dobře. Na druhou stranu, takhle už to mohlo probíhat dávno a nemuseli jsme mít strach z toho, že na poslední chvíli předtím, než bude schválen zákon o registru smluv, budou uzavírány nějaké nevýhodné smlouvy, kterými se tento zákon bude obcházet. Děkuji za dodržení časového limitu. S faktickou prosím k mikrofonu pana poslance Vondráčka, připraví se pan poslanec Kalousek. Děkuji za slovo. Já jsem byl v podstatě předchozím příspěvkem vyvolán, tak jen pro krátkou informaci. Pan poslanec Farský ví, jaký je vývoj. Koaliční pracovní skupina zpracovala komplexní pozměňovací návrh, kde se snažila přijmout všechny připomínky široké veřejnosti, mnoha subjektů. Nebyla to jednoduchá práce. V tuto chvilku ten text existuje a dnešním dnem započalo zpracování dopadové studie na Ministerstvu vnitra, co nás to všechno bude stát, co to bude stát ty subjekty, když budou realizovat registr smluv, co to bude stát ministerstvo, které registr smluv bude provozovat.

Nicméně věc se podařila, vydiskutovala a já doufám, že už se bavíme pouze o odkladu, kdy bude zpracována ta dopadová studie, a následně tu věc konečně projednáme v Poslanecké sněmovně. Děkuji a nyní prosím pana poslance Kalouska, jeho faktická. Omlouvám se, že veřejně odpovím kolegovi z vlastního klubu. Ale ta odpověď myslím, že stojí za to, aby byla pronesena veřejně. Zákon o registru smluv ukládá něco, co některým současným ministrům, zejména ministru financí, nevyhovuje. Právě proto, že to splňuje ty mezinárodní standardy.